Po příjezdu České inspekce na místě už byli zástupci Vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí, Hasičského záchranného sboru, Povodí Moravy a také Policie České republiky a samozřejmě zástupci rybářů, protože rybáři vlastně první upozornili na to, že začínají hynout ryby.

Každý den se i několikrát setkávaly týmy všech zúčastněných organizací. Chci zdůraznit, že od počátku bylo uděláno technicky maximum, aby bylo znečištění řeky zastaveno co nejdříve a sníženy tak škody.

Jak už jsem říkal, v následujících dnech probíhalo denně mnoho úkonů, které prováděly vodoprávní úřady několika ORP, obcí s rozšířenou působností, ať už jsou to Valašské Meziříčí, Hranice, Přerov, ale také kraje, v tomto případě Olomouckého kraje, myslím, že i Zlínského kraje, ale především Olomouckého kraje, také Hasičského záchranného sboru, Povodí Moravy, Policie České republiky, České inspekce a další, například Vodovody a kanalizace Vsetín, které také odebíraly vzorky. Kromě jiného byly zkontrolovány výusti u případných zdrojů znečištění, v prvních dvou dnech bylo kontrolováno celkem 21 subjektů. 25. září, tedy v pátek, předala Česká inspekce životního prostředí celý spis Policii České republiky, konkrétně Kriminální policii Vsetín, která od té doby vede vyšetřování a provádí konkrétní úkony trestního řízení.

A věřte, nevěřte samozřejmě jakýkoliv ministr, včetně ministra životního prostředí, má informaci z vyšetřování, která je opravdu naprosto stejná, jako máte informaci vy všichni ostatní. To znamená, že já jsem odkázán na oficiální vyjádření Policie České republiky, které dává na Twitter nebo jinými způsoby, ale prostě veřejná prohlášení. Opravdu jsem dle tenkrát aktuálního vývoje v prvních dnech věřil, že to půjde daleko rychleji.

Někteří politici a některá média do omrzení připomínají můj údajný slib, že viník bude nalezen v řádu hodin. Vážení, já už jsem stokrát reagoval, že nic takového jsem neslíbil.

A ani jsem se k tomu nevyjadřoval.

Ale kolegyně a kolegové, proč se vůbec začalo mluvit o Deze? Protože novináři se na nic jiného neptali.